Úzkou spojitost se záporným saldem v systému má i vývoj finančních rezerv v systému, u kterých je plánovaný výrazný meziroční pokles, a je pravděpodobné, že dojde k vyčerpání těchto rezerv. A podle odborníků, čerpám zase z veřejných zdrojů, jsou ohroženy až tři zdravotní pojišťovny. Nelze hovořit jenom o veřejné zdravotní pojišťovně, která říká, že to teď nějak zvládne. Nemáme jenom veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Už jsme to zažili a já doufám, že to je názor, který to zrovna chceme?

Svaz zdravotních pojišťoven deklaruje, že si prostě nemohou dovolit další neplánované výdaje. Naopak se budou muset v nastupujících podmínkách snažit o co největší úspory. Nevím tedy jak vy, vážení kolegové, ale na mě výrok maximální úspory v souvislosti se zdravotní péčí vůbec nepůsobí dobře. Takže já se znova ptám připravuje se tady půda ke zpoplatnění zdravotní péče?

A v důsledku odkládání návštěv lékařů došlo také ke sníženému záchytu vážných onemocnění, jejichž následná léčba je výrazně nákladnější než náklady na jejich včasné onemocnění .

Těm byl přidělen status státního pojištěnce, to znamená, že v tuto chvíli tu máme desítky až stovky tisíc nových státních pojištěnců, o které se samozřejmě a znovu opakuji, to má naši podporu musíme postarat. Takže i s ohledem na tuto okolnost nepovažujeme odebrání 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění za rozumný krok.

Děkuji, paní předsedkyně. Prosím. Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom v několika větách připomenout, že to, co budeme hlasovat, obsahuje velmi podstatné pozměňovací návrhy, a ty obsahují velice důležitou věc pro předvídatelnost našich plateb za státní pojištěnce, a to automatickou valorizaci. Takže já bych ráda připomněla, protože pro mě je velice důležité, abychom se jako stát chovali předvídatelně, a je to důležité i pro zdravotní pojišťovny, pro poskytovatele zdravotní péče, že budeme mít transparentní, jasně, z veřejně dostupných údajů měřitelný vývoj plateb za státní pojištěnce. Samozřejmě jak patrně téměř všichni víme, tak tím, že státní pojištěnci tvoří tak obrovský objem pojištěnců, tak je to prostě velice důležité z hlediska toho, abychom předcházeli nejasnostem ve financování zdravotních péče. A druhá věc, kde zavádíme tento princip, princip předvídatelnosti a předcházení problémům dříve, než vzniknou, je také obsažena v pozměňovacím návrhu, kde spolu s kolegy navrhuji, abychom umožnili zdůrazňuji: umožnili, ne nařídili, ale umožnili navýšení objemu finančních prostředků v takzvaných fondech prevence. Zdravotní pojišťovny mají nyní poměrně dost limitované prostředky jak na rehabilitace, psychosociální podporu z takzvaných fondů prevence, stejně tak se z toho financují sportovní kroužky pro děti nebo obecně příspěvky, které vedou na podporu zdravého životního stylu včetně případných potřeb dietního stravování. Takhle široká je škála věcí, podpor činností, na které mohou jít peníze z fondů prevence zdravotních pojišťoven. My to nyní sjednocujeme, aby tam byl ten rozsah možný, co se týče financí, u všech zdravotních pojišťoven a abychom tu podporu zdravého způsobu života, rehabilitačních aktivit a obecně činností, které předcházejí nemocem či předcházejí prohlubování nějakých stavů, abychom toto podpořili, tak nyní tedy by měla být možnost, aby se ty fond navýšily zhruba na trojnásobek.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo. Jsem ráda, že jste se na mě těšili, prostřednictvím paní předsedající.

Proč jste třeba nevzali tuto částku jako tu startovací a od této částky by se ta valorizace dělala? Proč zase jdete na částku, která je nižší, než vlastně platí tyto osoby, které nemají žádný příjem, a je to ta minimální částka, kterou musí zaplatit? Říkám, my máme shodu na tu valorizaci, ale vadí nám, z jaké částky se to počítá.